Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan a zpravodaj garančního výboru, což je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslanec Robert Králíček.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ministerstvo vnitra podporuje zřizování datových schránek ve vztahu k nepodnikajícím fyzickým osobám, preferuje přístup, kdy se tato kategorie osob sama dobrovolně rozhodne, zda požádá, či nepožádá o zřízení datové schránky. Zřízení datové schránky nepodnikající fyzické osobě proto nebude navázáno na jinou aktivitu této osoby. Velmi stručná rekapitulace, děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Výbor schválil usnesení a proceduru, kterou následně načtu v podrobné rozpravě. Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych navázala na pana ministra vnitra a především bych uvedla...